Standardní zahraniční politika suverénní země má mít tři pilíře: za prvé nejbližší země a spojenci, za druhé velmoci, za třetí země, kde máme nějaký ekonomický zájem. Tento princip se teď rozpadá a to je špatně. Takže já znovu zopakuji, že bych byl rád, abychom zařadili jako první bod dnešní schůze Poslanecké sněmovny bod s názvem Vysvětlení výroku předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové vůči Maďarsku. Zároveň dodávám, že jestli vládní koalice tento bod neodsouhlasí, začneme sbírat potřebných 80 podpisů pro hlasování o odvolání předsedkyně Sněmovny Pekarové Adamové z této funkce. Jenom připomínám, že pro to, abychom mohli iniciovat toto hlasování, potřebujeme dvě pětiny podpisů poslanců Sněmovny. Následně, když je odevzdáme, tak opět vládní koalice arogantně může to hlasování odkládat, že tam není lhůta.

V každém případě je to rekord, že takto krátce po volbách se tady budou sbírat podpisy pro odvolání předsedkyně Sněmovny. Je to neskutečná ostuda, co tady předvádí předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová, a není to první exces. V této souvislosti tady dnes máme další ukázku pohrdání voliči i daným slovem. Předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský oznámil, že odlétá na půlroční stáž do Spojených států amerických.

Vzdá se kvůli tomu postu šéfa předsedy poslaneckého klubu STAN, ale na poslanecký mandát rezignovat nehodlá. On chce dál pokračovat ve funkci poslance.